A tento zákon v podstatě říká, že NKÚ bude mít kompetenci k veřejným prostředkům. Myslím si, že to je podstatné, a to bychom si měli uvědomit. A chtěl bych poprosit všechny, aby si vzpomněli, co slibovali voličům předtím, než vstupovali do Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě dám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Marka Bendy. Já ho pro pořádek zopakuji. Jedná se o procedurální návrh, abychom přerušili tento bod do přítomnosti alespoň poloviny členů vlády na jeho projednávání. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Omlouvám se, eviduji žádost o vaše odhlášení, prohlašuji tedy toto hlasování za zmatečné. Nejprve vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

Počkám, až se počet poslankyň a poslanců ustálí. Zopakuji návrh procedurálního návrhu a ten zní, že přerušíme projednávání tohoto bodu do přítomnosti alespoň poloviny členů vlády.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Vzhledem k tomu, že nikdo další není přihlášen do rozpravy, končím obecnou rozpravu. A nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu výboru a návrh byl přijat. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru a já se táži, zda někdo další má návrh na přikázání dalšímu výboru. Pan poslanec Bendl.

Děkuji za slovo. Protože už to bylo častokrát předmětem debaty výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, navrhuji, aby byla tato materie navržena také k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji, eviduji váš návrh. Táži se, zda někdo další máte návrh na přikázání výboru. Nevidím, v tom případě dám hlasovat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

A dále zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby tento tisk byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

I s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu.